Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené ministryně, vážení ministři, já budu hlasovat proti tomuto návrhu zákona jako celku. A chtěl bych vás vyzvat, abyste též nehlasovali pro tento zákon jako celek, nezávisle na tom, jaké budou pozměňovací návrhy. A vyzývám i pana ministra vnitra, aby tento zákon neobhajoval. Je to jeden z největších paskvilů, které navštívily tuhletu Sněmovnu, a je to paskvil, který není vůbec potřeba v takovéto podobě. Jak vloni všechny subjekty v této zemi začaly hysterčit, média informovala o tom, co se všechno bude muset dělat, jak budeme muset chránit ta data, jak nebudeme smět nechat ležet vizitku na stole, jak se nesmí nikde spojit fotografie s vaším jménem, nebo dítěte? Já nevím, kdo to spustil.

Já nevím. GDPR jako nařízení Evropské rady a Evropského parlamentu platí více jak půl roku. Platí. Stalo se něco? Nestalo se vůbec nic. Vůbec nic se nestalo. Ale víte, co se stane, když necháme projít tenhleten vládní návrh zákona? Já nechci říkat vládní návrh zákona, protože to je návrh zákona, který tam napsala nějaká parta na tom Ministerstvu vnitra jakoby prostě ve standardním procesu. A já se nechci pouštět vůbec do střev toho zákona, protože od toho jsou tady ty pozměňovací návrhy. Já se chci zabývat tou procedurou, jak vlastně evropské právo transponujeme nebo implementujeme do práva národního neboli českého. Ten postup je následující. Začne se o něčem diskutovat na úrovni Evropské komise a jednotlivé resorty tam začnou vysílat svoje úředníky. Ti úředníci tam jezdí a většinou mlčí. Většinu těch schůzek tam promlčí, není to tak, že by tam zvedali nějaké návrhy, které by nám mohly pomoct jakoby potom do budoucna při implementaci. A pokud něco řeknou, tak to není zásadní.

Tak, že to do Sněmovny nakonec doputuje až na poslední chvíli, nikdo nemá čas se tím pořádně zabývat, všichni vykřikují, jak je to strašně důležité, jak tedy musíme jakoby prostě ten národní zákon přijmout, jak ho musíme přijmout ve lhůtě, jaké nám hrozí šílené sankce. A víte, co se děje? Že ty přílepky obsahují většinou témata, která by nikdy, nikdy touto Sněmovnou neprošla. Ti úředníci nemají odvahu vzít to, co potřebují protlačit z těch svých zájmů touto Sněmovnou a následně Senátem, a poslat to sem samostatně, protože pak bychom to četli.

A také bohužel velmi často procházejí. GDPR je evropské nařízení, které nemělo primárně chránit osobní údaje. My máme národní zákon o ochraně osobních údajů, který s výhradami funguje už několik let a funguje v zásadě dobře, takže to není to, co potřebujeme řešit.

Obchodování. V zásadě tato norma měla dopadnout pouze na největší držitele databází osobních údajů. Kdo to je, takovíhle držitelé databází osobních údajů? Myslíte si, že to jsou ty školky? Školy? Malé firmy? Střední firmy? Ne. Jsou to samozřejmě banky, jsou to samozřejmě pojišťovny, jsou to prodejci energií, jsou to operátoři.

Evropská komise nechala vyčíslit hodnotu datového souboru každého z nás a ta částka, která z toho vzešla, činila 200 eur, v průměru samozřejmě na hlavu. Někteří z nás mají možná vyšší hodnotu, někteří menší, ale v průměru to dělá 200 eur, což je zhruba pět tisíc korun. Pro jednodušší počítání: víte, že když má třeba operátor milion klientů a podaří se mu takový soubor prodat, tak je to milionkrát pět tisíc, pět miliard, dobrý vedlejšák. Totéž platí samozřejmě o bankách.

Zkoušeli jste si někdy dneska pořídit kartu do mobilního telefonu? Zkoušeli jste si někdy založit teď v poslední době účet v bance?